Budeli přijat návrh pod bodem A23, je nehlasovatelný návrh pod bodem F3.

Pak by následovalo za dvacáté prvé hlasování o návrhu zákona jako o celku.

Pan poslanec Schwarz. Prosím, pane poslanče.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Pan zpravodaj snad vyhoví tomuto požadavku. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o proceduře tak, jak ji navrhl pan zpravodaj. Já vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Zahajuji hlasování o proceduře, jak ji navrhl pan zpravodaj. Kdo je proti?

Proceduru jsme schválili.

Děkuji za slovo.

Zahajuji hlasování o legislativně technické úpravě, jak ji navrhla paní poslankyně Marková. Kdo je proti?

Legislativně technickou úpravu jsme přijali. Prosím, pane zpravodaji.

Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem G pana kolegy Kaňkovského. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Dále bod A40 díky tomu, že byl přijat bod G, není hlasovatelný. Přistoupíme k další části.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Jedná se o návrh na časově neomezenou výjimku z oblasti hluku. Stanovisko výboru je kladné. Zahajuji hlasování o bodu A11.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím o klid v Poslanecké sněmovně! Děkuji, pane předsedající.

Nyní budeme hlasovat o bodech A12 až A39 společným hlasováním. Tyto body byly projednány ve zdravotním výboru. Jedná se o body, které postihují... Já se omlouvám, milé kolegyně... ... které se zabývají jednak očkováním, jednak hlukem, jednak dalšími záležitostmi. Stanovisko výboru je kladné. Zahajuji hlasování o bodech A12 až A39. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování o návrhu pod písmenem J. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?